Dobro, dobar dan svima. 9 i 31 minuta.

Na redu je izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog Zakona o Državnom uredu za reviziju. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, zastupnik Ivan Lovrinović, Odbor za financije i državni proračun, zastupnik Miro Bulj, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, zastupnik Nikola Grmoja, zastupnik Tomislav Panenić, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Pregled amandmana dostavljen vam je svima elektroničkim putem. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici. Da, imamo po tablici. Prvi je amandman Odbora za financije i državni proračun. Amandman se prihvaća i usvajanje predloženog amandmana cjelovito se utvrđuje postupak predlaganja i donošenja, kako financijskog plana Državnog ureda za reviziju, tako i njegovih izmjena i dopuna. Znači, dobro. Amandman postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona. U odnosu na čl. 9. st. 3. amandman se ne prihvaća iz razloga koji se navodi u obrazloženju prvog amandmana poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića odnosno predmet i način obavljanja revizije HNB-a u obliku kako je sada navedeno u ovom konačnom prijedlogu zakona, usklađen je s mišljenjima Europske središnje banke o načinu obavljanja revizije središnjih banaka.

Ne prihvaćamo vaše obrazloženje i tražimo glasanje.

Dakle, predmet i način obavljanja revizije HNB-a u obliku kako je sada navedeno u ovom konačnom prijedlogu zakona, usklađen je s mišljenjima Europske središnje banke o načinu obavljanja revizije središnjih banaka. I kao što sam maloprije rekao, primjerenost predloženog uređenja potvrđeno je mišljenje Europske središnje banke od 26. listopada prošle godine, pod br.

Zastupnik Lovrinović nije ovdje, znači glasat ćemo o tom amandmanu.

Amandman se ne prihvaća. Ovim se konačnim prijedlogom zakona omogućuje provedba revizije HNB uz poštivanje pravnog okvira EU mjerodavno za poslovanje središnjih banaka, te ne dovodeći u pitanje čela institucionalne neovisnosti iz čl. 130. ugovora o funkcioniranju EU i čl. 7. statuta europskog sustava središnjih banaka vezano uz rad Europske središnje banke. Glede prijedloga da se revizija HNB obavlja jednom godišnje, prema konačnom prijedlogu zakona, učestalost provođenja razvije Državnog ureda za reviziju autonomno određuje na temelju svoje procjene rizika sam Ured za državnu reviziju u okviru svog godišnjeg programa i plana rada. Isto tako u čl. 19. stavku 1. konačnog prijedloga zakona, predviđeno je da Hrvatski sabor može uputiti zahtjev Državnom uredu za reviziju, za obavljanje bilo koje revizije pa tako i HNB. Hvala lijepo državni tajniče.

5 je amandman zastupnika gospodina Ivan Lovrinovića na članak 1. u stavku 2, izvolite. Hvala amandman se ne prihvaća. Obzirom da je ovim konačnim prijedlogom zakona omogućena revizija HNB i to u okviru članka 11. konačnog prijedloga zakona. Slijedom toga, ovakvom je definicijom revizijom obuhvaćeno imate na financijsko poslovanje HNB, a što se predlaže u ovom amandmanu poštovanog zastupnika. 6. amandmana Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članak 12. u stavku 2. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Ovim se konačnim prijedlogom zakona uz reviziju financijskog izvještaja i cjelokupnog poslovanja, koje je prema važećem Zakonu o HNB obavljaju neovisni vanjski revizori, ovlast za provedbu revizije daje i Državnom uredu za reviziju. Sukladno čl. 61. Zakona o HNB neovisne vanjske revizore, odabire Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora, a njegovo je izvješće sastavni dio godišnjeg izvješća HNB. Vezano za prijedlog da se revizija HNB obavlja jednom godišnje, obrazloženje je istovjetno kao i na amandmane, koje smo i do sada davali u kontaktu plana i rada Državnog ureda za reviziju u kontekstu njihove vlastite procjene rizika i određivanje učestalosti. Isto tako kao što smo i spomenuli u članku 19. stavak 1. konačnog prijedloga zakona, Hrvatski sabor uvijek može uputiti zahtjev Državnog ureda za reviziju i za obavljanje revizije. Znači ponavljam još jednom, mi uvodimo reviziju, koja nema nikakve ovlasti niti ima ikakve rokove, kada bi se ta revizija trebala provesti. Prema tome, cijela ova priča, o nekakvim izmjenama zakona, ustvari je bespredmetna i služi samo za formalno ispunjenje nekih zahtjeva, umirenje javnosti, ali ustvari sve ostaje onako kao što je bilo i prije. A to konkretno znači, da je HNB potpuno izvan dosega Hrvatske države, da to ustvari nije ni hrvatska ni narodna ni banka, nego je ustvari privatno vlasništvo ne znam koga, ali kako se čini, svakako ne hrvatskih državljana.

Ja sam se javio da apeliram na vas, da ovu praksu prenesete predsjedniku Sabora, da prekinemo više sa ovim načinom obrazlaganja amandmana, dok ljudi nisu prisutni i ne glasaju o njemu.

Znači to do ovog saziva Sabora, se na taj način radilo nije. Znači, ja vas pozivam, da prenesete predsjedniku Sabora, da vrati normalnu parlamentarnu praksu, da ljudi mogu obrazložiti prilikom glasanja amandmane, koje su podnijeli kako bi se o njima moglo glasati. Ovo zbilja obezvrjeđuje rad parlamenta, ovo onemogućava kvalitetni rad parlamenta, odnosno, da ljudi glasuju na način na koji bi trebali glasati, kada čuju argumente. Ovo samo izgleda kao da je parlament tehnička stanica potpora, vladi, ministarstvu i samo se stišću gumbi.

7 zastupnik Ivan Lovrinović, također na članak 12. stavak 2, izvolite. Hvala lijepo. Prema njima, ako je poslovanje Nacionalne središnje banke, predmet kontrole Državnog ureda za reviziju ili sličnog dijela nadležnog za kontrolu korištenja javnih financija, opseg kontrole, uz ostalog treba biti jasno utvrđen pravnim okvirom, treba biti bez utjecaja na poslove ispitivanja svih poslovnih knjiga i računa, te u skladu sa načelom institucionalne neovisnosti, treba biti u skladu sa zabranom davanja uputa. U tom smislu, sukladno ovog konačnog prijedloga zakona, revizije HNB, provodi se sukladno rekvizicijskih standardima međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija tzv. ... [[Govornik se ne razumije.]] i sa kodeksom profesionalne etike državnih revizora a kao i svaka druga revizija koja se provodi od strane Državnog ureda za reviziju. Što se tiče prijedloga da se revizija HNB-a obavlja jednom godišnje kao što sam već nekoliko puta danas spomenuo, naglašava se da Državni ured za reviziju autonomno određuje učestalost revizije na temelju svoje procjene rizika i u opsegu predviđenih godišnjeg programa i planova rada Državnog ureda za reviziju. Isto tako, sukladni članku 19. stavku 1. konačnog prijedloga zakona, Hrvatski sabor može uputiti Državnom uredu za reviziju za obavljanje revizije pa tako i HNB-a. Poštovani g. državni tajniče, vi govorite u ime Vlade, nisam zadovoljan sa vašim objašnjenjem, o čemu se ovdje radi? Ovakav je ustvari plan da čuju građani. Vlada je proteklih mjeseci jedno 2 g. kako smo mi došli u Sabor, stranka Primijenimo Hrvatsku, stalno govorimo, pošaljite Državnu reviziju u HNB. Ne znamo što se tamo događa, ne znamo kakvo je pravo stanje stvari. Tamo su oni u proteklih godinu i pol dana ostvarili ukupan gubitak od 3 milijarde 800 kn, oni su dodatno zadužili Hrvatsku za 2 milijarde eura, to su veliki problemi. E onda ovako Vlada razmišlja naču sa premijerom Plenkovićem. Pa dajte da nas više ne kljucaju, ajmo mi napraviti Državnu reviziju da ode tamo ali u našoj režiji a to izgleda ovako. Pošaljimo ih tamo ali im tako suzimo opseg tamo poslova koje će raditi da to bude čisto jedna predstava da kad oni završe tamo posao a njihov posao znate dragi građani, koji će biti prema ovom prijedlogu zakona? Da mogu gledati koliko su potrošili potrošnog materijala, koliko ima zgrada, auta itd., i poslije se napiše izvještaj da su bili, da je sve uredu a ustvari mi ne znamo ništa. To je nastavak uobičajene politike koja se dosada vodi, da se znači, jedno radi, drugo misli, to je politika mazanja očiju i time se Državna revizija kao jedna od rijetkih profesionalnih institucija koja dobro posluje u Hrvatskoj, dobro radi, ona se detronizira. Ona se svodi naprosto na formalnost a sve se ovlasti daju komercijalnoj reviziji koju naručuje HNB, ona je plaća i onda možete zamisliti kakva je tu kontrola. Prema tome, vi se pozivate samo na Europsku središnju banku, Europskom komisijom, e zato nam u Hrvatskoj jest jer ste sve podredili interesima Bruxellesa.

Hvala, amandman se prihvaća jer je riječ o nomotehničkoj izmjeni. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista na članak 13., stavak 6. Amandman se ne prihvaća iz istog razloga koji su navedeni u obrazloženju za amandman poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića, dakle predmetni način obavljanja revizije HNB-a u obliku kako je sada navedeno u konačnom prijedloga zakona, usklađeno je s mišljenjem Europske središnje banke o načinu obavljanja revizije središnjih banaka. Podsjećam da se ta mišljenja daju na temelju ugovora o funkcioniranju EU-a pa u tom smislu je važno reći da nije samo da se mišljenje da li je radi mišljenja nego i obveza. Nadalje što se tiče postupanja nakon završetka revizije u samom tom mišljenju, točki 314. mišljenja Europske središnje banke, navedeno je uz ostalo da se odredbe prijedloga zakona u skladu sa načelom neovisnosti Središnje banke uključujući institucionalnu neovisnost, posebno postupak pri kojem guverner može dati svoje očitovanje na nacrte izvješća o obavljenoj reviziji uložiti prigovore na izvješće o obavljenoj reviziji i ne prihvatiti ih kao i da HNB ne bi trebala biti obvezna dostaviti plan za provedbu naloga odnosno preporuka. Poštovani državni državniče, MOST je politička opcija koja je dosljedno zagovarala ulazak Državne revizije u HNB. Toliko dosljedno da smo to tri puta predlagali, o tome se i glasovalo ovdje u Hrvatskom saboru ali smo prošli put imali situaciju da guverner Vujčić traži da ga se zaštiti od Državne revizije, on traži da se intervenira kako Državna revizija ne bi ušla u HNB. Ono što mene kao predstavnika jedne političke opcije veseli je da ono što mi zahtijevamo, što nametnemo u javnom diskursu, Vlada u konačnici krene na nekakav način provoditi ali uvijek se dogodi da to se ne ostvari u onom omjeru u kojem bismo mi to željeli. Vi ste napravili nešto kako biste zadovoljili dio javnosti, kako biste mogli reći da Državna revizija ulazi u HNB ali niste predvidjeli da HNB dostavlja Državnom uredu za reviziju plan provedbe naloga i preporuka na temelju znači izvješća Državnog ureda za reviziju. Zapravo niste napravili ništa jer HNB znači nije dužan napraviti, dostavljati plan provedbe naloga ili preporuka. Koja korist onda od ulaska Državne revizije u HNB? Mi ćemo i dalje ovdje u Hrvatskom saboru se ustrajno zalagati za stvarni ulazak Državne revizije u HNB. Žalosno što je taj naš prijedlog tada bio odbijen i od strane opozicije i vladajućih, mi ćemo i dalje ustrajati na transparentnosti koliko god se ova Vlada toj transparentnosti protivila.

Amandman se ne prihvaća iz istih razloga koji su maloprije navedeni u obrazloženju za amandman poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića i kluba MOST-a nezavisnih lista. Dakle, svi ovi zahtjevi koji su išli u smjeru ulaska revizije u HNB bili su obrazloženi željom za transparentnošću poslovanja, trošenja javnih sredstava, vidjeli smo na što se sve trošio novac u HNB-u, a Vlada pod utjecajem guvernera Vujčića kojeg ste za vrijeme euforije oko Svjetskog nogometnog prvenstva nagradili novim mandatom je uvijek odgovarala da mi ne smijemo dirati u neovisnost HNB-a. Ovdje se ne radi o zahtjevima za utjecaj na promjenu monetarne politike, ovdje se radi o zahtjevima koji se tiču transparentnosti, trošenja javnih sredstava i vi ste vjerojatno pod utjecajem ovoga što ste napravili oko Agrokora, u čemu je guverner HNB-a bio jedan od ključnih aktera koji se čak i sastajao sa predstavnicima ovog Američkog fonda, znači, njega ste zaštitili i u ovom slučaju, nagradili ste ga novim mandatom i ne želite ništa napraviti po pitanju povećanja transparentnosti, znači, i činjenice da hrvatski građani, ali i mi kao saborski zastupnici želimo znati kako se troši javni novac.

Dakle, amandman se ne prihvaća iz istih razloga koje smo maloprije naveli u obrazloženju uz amandmane poštovanih zastupnika Lovrinovića, g. Grmoje i Kluba MOST-a nezavisnih lista.

Vi navodite u čl. 13., pobijate u biti ulazak revizije, Urede državnih revizija u HNB jer kažete da HNB nije dužna dostaviti Uredu za reviziju Plan provedbe naloga ili preporuke, što znači da Državna revizija nema temeljem čega uć u HNB i provesti reviziju. Ovdje triba samo prominiti, znači da je HNB dužna Državnom uredu za reviziju dostaviti Plan provedbe naloga ili preporuka. Međutim, vi ste ovaj zakon piar rekli da uće Državna revizija, ali nema temeljem čega ući, nema temeljem čega napraviti reviziju i naravno da je ovo još jedan piar zakon i vi ovim zakonom u biti, ovim člankom, sve što je navedeno u ovome prijedlogu zakona, u ovim izmjenama, u Konačnom prijedlogu zakona u biti pobijate. Vi ovdje držite skale našem guverneru HNB-a koji je učinio od HNB-a, najmanje da je hrvatska, jedino je njegova, bila je i Todorićeva kada je davala mu ogromne mogućnosti garancije bez zadužnice, bez pokrića od 10 milijardi, ja sam digao i kaznenu prijavu, DORH, ima već dvije godine, DORH niti jedne riječi o tome. Prema tome, dosta je sljubljivanja oborite ribe sa vinima, dosta je traženje kuhara koji to znadu raditi, ogroman novac se troši, tko zna di u HNB-u imaju najveće plaće i ne vidim niti jedan razlog zbog čega Državna revizija ne bi ušla, a ovim zakonom, vi ste donijeli Zakon o ulasku državne revizije u HNB-u, a onemogućili ste Državnu reviziju da uđe u HNB jel nema osnove kad nema plana, naloga il provedbe.

Amandman se ne prihvaća iz istih razloga koje smo maloprije rekli, a koji se odnose na čl. 13. g. Bunjac. Hvala lijepa državni tajniče.

Evo, npr. zamjenik guvernera HNB-a ima imovinu vrijednu 40 milijuna kuna, ima dva privatna aviona, s obzirom na plaću ima, on bi trebao raditi jedno 160.g. da zaradi tih 40 milijuna kuna, ali da pri tom niti jede, niti se oblači, niti plaća režije, niti ima bilo kakve druge troškove. Znači, to su neka pitanja koja javnost zanimaju kako je moguće, dakle, da jedan državni službenik, jedan čovjek koji radi, dakle, ne radi u privatnom sektoru, nego u javnoj službi ima toliku ogromnu imovinu koja je nesukladna njegovoj plaći, a s druge strane isto tako njegov nadređeni, guverner Vujčić, on pak nema u imovinskoj kartici niti jednu jedinu kunu, znači, to je najveći siromah u RH, on je u biti na razini socijalnog slučaja i evo ja predlažem zastupnicima da skupimo neke milodare da odnesemo guverneru, kako ne bi jadan bio bez kruha i mlijeka, jer on evo jednostavno nema ništa čovjek, ne, a možda bi Državna revizija ipak otkrila kako je do toga došlo, pa bi se možda taj problem mogao riješiti i trajno.

Poštovani g. državni tajniče, prenosite poruke Vlade, Vlada se i u ovom prijedlogu ponaša, pokazuje da se ponaša sluganski, ona jednostavno kaže, to piše, naredila je Europska središnja banka, ni to nije točno, to piše u Ugovoru o pristupu RH EU, ni to nije točno, ali da vas sve pitam ovdje u HS, znate li tko je pregovarao i vodio ključna poglavlja iz ekonomije, 7 poglavlja od 35, vodili su Martina Dalić i Boris Vujčić, znači, to su isti ljudi koji već 20.g. žare i pale, vedre i oblače u RH što se tiče ekonomije. Vratimo se na ovaj prijedlog zakona koji štiti, on u stvari ne vodi ka transparentnosti rada HNB-a nego štiti prije svega guvernera i vodstvo, pojedine članove vodstva HNB-a za promašaje, gubitke, za vanjski dug koji su povećali itd. U ovom kontekstu ja sam tražio prije mjesec dana i dobio 34 potpisa zastupnika i tražio javno saslušanje ovdje u HS-u guvernera po ovim pitanjima, predsjednik Sabora je odbio, ja sam napisao prigovor Odboru za Ustav i poslovnik, međutim postavilo se pitanje zašto je HNB, ona se pozitivno diskriminira u odnosu na Ustavni sud, ministarstva itd. Tamo kad dođe državna revizija i da određene primjedbe, naloge za promjene, oni moraju tako postupiti, a ovdje je Vlada napisala da jedino HNB ne mora niti ne mora se obazrijeti na ovo što napiše Državni ured za reviziju. Da stranka promijeni .../nerazumljivo/... kada joj građani daju mandat da vodi državu mi ćemo odmah promijeniti Zakon o HNB-u, Zakon o državnoj reviziji, uvesti reda u lijepu našu Hrvatsku i pokazati da možemo raditi kako treba i maknuti političku korupciju, sluganstvo prema Bruxellesu. Prelazimo sada.